To je podle mého soudu docela zásadní. A jsem přesvědčen, že tento trend by nám umožnil mnohem, ale mnohem rychlejší a efektivnější řešení situace ve prospěch jak zaměstnanců samotné Liberty, tak ale těch navazujících provozů, které tam jsou.

Považuji to za potřebné, nemyslím si, že by to měl platit podnik, protože dodávka energie samozřejmě je potom také součástí samotné energetické koncepce státu a udržení velké soustavy, kterou ČEPS spravuje. Myslím si, že by to mělo být naším cílem, aby energetická soustava byla plně v rukou státu, abychom ty jednotlivé části nenechávali soukromým subjektům.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, kolegové, přeji pěkné odpoledne.

A musím podotknout, velmi kvalitní oceli. Možná si vzpomenete, když jsme před třemi lety bojovali proti dovozu nekvalitní, levné čínské oceli, a opravdu to nebylo jednoduché, protože náš ocelářský průmysl byl opravdu ohrožen.

Můžu říct, že jsme zrovna v ten den byli na pracovní schůzce s vedením Liberty a poté i s odbory, kde vlastně odbory vyjádřily velké obavy z toho, že se chystá k tunelování firmy Liberty Ostrava.

Nicméně zaměstnanci jsou toho názoru, že si odměny zaslouží i bez ohledu na prodej povolenek nebo bez ohledu na to, že je výročí.

A také děkuji paní ministryni Maláčové, protože jak už jsem zmínila, pokud by se Liberty Ostrava dostala do krachu, tak by to znamenalo velkou nezaměstnanost a otázka je, co s těmi lidmi, protože určitě Moravskoslezský kraj nemá tolik tisíc pracovních míst, kam by ti lidé mohli být umístěni, kde by našli novou práci. A musíme si uvědomit, že jsou to živitelé rodin.